Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 252, přihlášeno 177 poslanců, pro 20, proti 63. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.